Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Uvedený návrh zákona byl vypracován Ministerstvem práce a sociálních věcí a schválen vládou s cílem reagovat na aktuální nepříznivou situaci spojenou s onemocněním COVID19.